Není to dlouhé usnesení. Navrhujeme toto: Za prvé: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. Za druhé: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie.

Za čtvrté: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranici schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie. To je naše usnesení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Zatím posledním přihlášeným do všeobecné rozpravy je pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče. Já bych si dovolil tedy přečíst to usnesení za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, o kterém by hlasovala Poslanecká sněmovna Za prvé vytvoří a realizuje plán repatriace všech migrantů zpět mimo území České republiky, a to jak těch přijatých na základě evropských přerozdělovacích mechanismů kvóty, tak těch, které vláda přijala či bude přijímat o své vůli. Za druhé nedovolí vytváření žádných muslimských ghett a imigrantských komunit v České republice. Děkuji panu poslanci Okamurovi. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu a ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme poprosím pana zpravodaje, aby přednášel návrhy jednotlivých usnesení, a já o nich dám jednotlivě hlasovat.

A ještě tady byly návrhy pana kolegy Okamury a nemám tady ten papír s tím. Poprosím pana kolegu Okamuru, abych nemusel přerušovat jednání, aby poskytl návrh svého usnesení. Prosím, ptám se má někdo nějaké výhrady proti tomuto postupu? Pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jenom tady zazněl návrh, aby se to první usnesení hlasovalo po bodech. Ne, určitě.

Je nutno hlasovat o pořadí těch usnesení tak, jak to přednesl pan zpravodaj? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Prosím, aby pan zpravodaj vždycky přednesl jednotlivý bod návrhu a pak jsem o něm dali hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

První bod: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky oceňuje dosavadní kroky a návrhy vlády České republiky na řešení problematiky migrační krize a hodnotí je jako odpovědné. Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 345, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 62, proti 53. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Za druhé: Poslanecká sněmovna nadále důrazně odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 346, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Poslanecká sněmovna vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že se Evropské unii ve spolupráci s dalšímu zeměmi nepodařilo migrační toky efektivně kontrolovat a zásadním způsobem omezit, a proto vítá pokroky při jednání s Tureckem, zejména dohodu o návratové politice. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poslanecká sněmovna podporuje finanční kompenzaci pro Turecko a žádá Evropskou komisi o kontrolu a důsledné vyhodnocení vynaložených finančních prostředků. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna považuje za zásadní, aby byla zajištěna především kontrola vnější hranice Schengenského prostoru a proto je nezbytné, aby společná pohraniční a pobřežní stráž byla zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby analyzovala aktuální změny postojů a následné kroky členských států Evropské unie, zejména Německa v otázce řešení migrační krize. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby připravila všechna potřebná opatření, kterými bude adekvátně reagovat pro případ změn migračních tras s přímým dopadem na Českou republiku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti?